Protože její autorka tady není, tak nebudu jmenovat, ale zazněla zde věta, že právní řád této země se přece musí přizpůsobit změněné společnosti. A víte co, to je špatně.

A na závěr skončím tím, co včera.

Děkuji vám za pozornost i za vytrvalost těm, kteří zde ještě jsou.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty, prosím.

Tak, kde jsou vzory v rodinách, kde je matka samoživitelka a dlouhodobě se tam nevyskytuje žádný muž anebo vůbec není otec znám?

Děkuju za slovo, paní předsedající.

My samozřejmě jsme schopni předložit relevantní i zahraniční i naše studie, které jasně říkají, že děti, ač vychovávané buďto v duhové rodině, anebo v normálně heterosexuální rodině, mají stejný nárok na svůj rozvoj, nijak to neovlivní jejich budoucí vývoj. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

A také by mě zajímalo, co by si o vašem výroku mysleli lidé, kteří žili a prožili čtyřicet let v komunismu, když ti lidé se měli přizpůsobovat tomu právu, tomu nastavenému právu v průběhu těch čtyřiceti let. Stejně tak bychom se mohli bavit i o druhé republice, třetí republice. Prosím.